Převádějící poskytovatel musí převést i všechny informace spojené se všemi podúčty původního penzijního produktu.

Nicméně pokud se...

Nicméně pokud je již vyplacena dávka ve formě doživotní renty, není poskytovatel povinen žádosti vyhovět. Měnit poskytovatele lze po nejméně pěti letech od uzavření smlouvy nebo pokud to poskytovatel umožňuje, i častěji. Převod nepeněžitých aktiv lze uskutečnit pouze v případě, že se změna odehrává mezi poskytovateli penzijního produktu, kteří vykonávají správu jednotlivých portfolií. Přijímající poskytovatel musí s tímto způsobem vyjádřit písemný souhlas. Nařízení upravuje postup provedení změny poskytovatele a účtování poplatků za změnu. Účastník nese riziko finanční ztráty související se zpeněžením aktiv pro účely jejich převodu.

To znamená, zase jedná jen podle tohoto nařízení registrované produkty.

EIOPA bude moci za určitých podmínek dočasně zakázat nebo omezit uvádění a distribuci některých panevropských penzijních produktů.

Proto bych opět podal návrh na zamítnutí. Děkuji. Zároveň bych chtěla konstatovat, zda by bylo možné ještě tento návrh načíst v podrobné rozpravě, protože v tuto chvíli se nacházíme v obecné rozpravě, ale samozřejmě v tuto chvíli ten návrh tady byl. Jsme v tuto chvíli v obecné rozpravě. Musím ještě v tuto chvíli přečíst jednu omluvu, a to pana poslance Jiřího Hájka, který se omlouvá dnes mezi 13. a 14. hodinou a do konce jednacího dne, a to z pracovních důvodů. A zároveň bych ještě chtěla konstatovat, že Robert Stržínek bude hlasovat s náhradní kartou 27. Takže my se v tuto chvíli nacházíme v obecné rozpravě. Já se zeptám, hlásí se někdo ještě do obecné rozpravy? Pokud tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Zeptám se pana navrhovatele a pana ministra financí, jestli chce vystoupit se závěrečným slovem? Dále se zeptám paní zpravodajky rozpočtového výboru, paní poslankyně Barbory Urbanové, jestli chce vystoupit se závěrečným slovem? Nechce, děkuji. Tudíž bychom v tuto chvíli přešli a zahájila bych podrobnou rozpravu. Připomněla bych, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Vidím, že se hlásí pan poslanec Hrnčíř.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

My máme více než dva miliony platných právních předpisů. Obecně je problém vůbec se v nich orientovat a vyznat. To se nebavím o předpisech, které jsou už právně neúčinné, to znamená, taková obrovská džungle. Patříme v Evropě na špici v počtu platných právních předpisů.

Já si myslím, že my jsme tady od toho, abychom přijímali zákonné normy, které skutečně pomáhají občanům této země, které pomáhají České republice, které skutečně potřebujeme, aby jich bylo co nejméně, byly co nejsrozumitelnější, a přijímat takovéto nesmysly, které jsou velice rozsáhlé, to jsou byrokratické nesmysly, myslím si, že to tady dělat nemáme.

Takže jak jsem byl vyzván paní předsedající, podávám tedy návrh na zamítnutí. Zeptám se, jestli se někdo ještě hlásí do podrobné rozpravy? Nikoho v sále nevidím, v tuto chvíli tedy končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je ze strany pana ministra financí zájem o závěrečné slovo? Ze strany zpravodajky také není zájem o závěrečné slovo? Po ukončení druhého čtení, dobře. Takže já v tuto chvíli tedy konstatuji, že byl dán návrh na zamítnutí, a končím druhé čtení tohoto návrhu.